Jednak na těch okresních státních zastupitelstvích sedí stále stejní okresní státní zástupci, kteří tam seděli v těch 90. letech.

A na tom se, zdá se, ještě nějakou dobu nic nezmění. Jsem zvědav, až tady bude za pár měsíců náš nový zákon o státním zastupitelství, který má nějakým způsobem tu soustavu zjednodušit tak, aby konečně začala směřovat k nějaké kvalitě a byla schopna dělat nějakou práci, tak zda tedy jej budete podporovat. Doufám, že ano.

Takže pokud tato ctihodná Poslanecká sněmovna se rozhodne, že nemajíc dost politické odvahy navrhne další prodloužení té promlčecí doby, tentokrát na pětadvacet let, já proti tomu nic nemám. Zároveň stejně tak jako to dělám dneska, kdy tyto případy, když se mi dostanou na stůl, tak je sám studuji a diskutuji většinou s nejvyšším státním zástupcem a skutečně se snažím všemi silami napomoci tomu, aby se tam ještě něco udělalo.

Děkuji panu ministru Pelikánovi.

Je šokující, že se zde dozvídáme tu pravdu, kterou jsme si mysleli, protože mnoho státních zástupců se skrývá za takzvanou nezávislost, a proto v podstatě vydávají ta rozhodnutí, která vydávají.

Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Děkuji, pane předsedající.

Na předchozí dotaz kolegy Mackovíka mohu odpovědět, že nic se konat nebude, protože pan ministr předkládá nový zákon o státním zastupitelství, kde současný stav chce zakonzervovat, a víceméně pokud státní zástupce by neprokazoval svoji odbornost, tak ho maximálně přeloží někam jinam, místo aby ho vyhodil. Pane ministře, myslím, že by bylo dobré, kdybyste si tato slova, která jste pronesl, dali jako svoje hnutí do příštího volebního programu, protože jsou absolutně v rozporu s tím, co jste slibovali občanům této země a proč jste se do této Poslanecké sněmovny dostali.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Vy jste tady, pane ministře, řekl, že tam jsou pořád stejní zástupci, častokrát pořád stejní vyšetřovatelé, že se to nevyšetřilo, že se to nevyšetří. Já nejsem z právního prostředí, ale poslouchám to jako občan, jako neprávník. Mám tomu rozumět tak, že kdyby tam byli jiní státní zástupci, že by se ty věci tedy pohnuly jinak?

Tak neslibujte! Děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já ne že bych se chtěl zastat pana ministra, ale jsem rád a jsem hrdý na to, co řekl.

Já také jsem pracoval a myslím, že jsme se dokázali, i pan kolega Štětina, když jsme zkoušeli a pracovali na kauze Opencard, chtěli jsme zkusit i další kauzy tady odhalit.

Nikdo. A já jsem pyšný na pana ministra, že řekl, že ví, že státní zástupci jsou někteří, jací jsou, a mohl by tak pokračovat. Nezmůže chudák nic! My mu musíme pomoct, my, co tady všichni sedíme. Ale ne kecama s odpuštěním, ale tím, že uděláme něco, aby se to tady změnilo. Zatím jsme neuměli změnit ani jednací řád, jak říkáte vy rádi, ctihodné Sněmovny. Takže vůbec nejednáme, jenom se tady zdržujeme. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Děkuji, pane místopředsedo. To, že vy tady nejste, dvě vládní strany, schopni se dohodnout, kdo tomu bude předsedat, a tři čtvrtě roku, možná už tři čtvrtě roku se tady dohadujete, a proto to tady visí tak se domluvte mezi sebou. Vy jste koalice a domluvte si, jestli to bude vyšetřovat předseda od vás, anebo ze sociální demokracie. A jestli nejste schopni se domluvit, tak to dejte tomu, kdo to navrhl. A myslím, že to byl v tomto případě Úsvit. Tak pojďte teď ukázat, že s tím chcete bojovat, a zvedněte ruku pro to, co navrhuje místopředseda, to znamená odmítnout tu interpelaci, nebo spíš její odpověď, protože ta odpověď je prostě špatná. A pokud bychom zvažovali prodloužení promlčecí lhůty, tak je také potřeba, pane ministře, přiznat, že existují nějaké stavěcí doby, stavěcí lhůty. To znamená, pokud vyšetřovat budeme, tak ta promlčecí lhůta se přerušuje. Nyní pan poslanec Opálka. Ne, odhlásil se z faktické poznámky. Nemám nikoho přihlášeného, končím tedy rozpravu této věci. Budeme hlasovat o návrhu, který jsem podal. Hlasování pořadové číslo 35, které by znamenalo, že by pan ministr měl znovu odpovědět.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat a projednávání interpelace končí.